Myslím si, že to je a musí být jasná priorita nejenom před volbami, ale vždy, a v tomto smyslu je potřeba také rozumět tomu spravedlivému požadavku učitelů, který směřuje právě k udržení kvality ve školách. Já bych chtěl, dámy a pánové, požádat o zařazení nového bodu na jednání pléna této Poslanecké sněmovny s názvem Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve věci platů učitelů. Skutečně mi jde o stručnou informaci ideálně pana ministra školství. Dovoluji si požádat o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního odpoledního jednání pléna Poslanecké sněmovny, ať tuto informaci máme k dispozici.

KDUČSL mým prostřednictvím už vloni na jaře předložila novelu zákoníku práce, kde jsme chtěli řešit alespoň jeden drobný segment platů učitelů, a to jsou příplatky za třídnictví a příplatky za specializované činnosti. Opakovaně, a nechcí říkat čí vinou, tady tento bod byl odkládán, respektive nezařazován, v prvním čtení rozjednán, ale nedoprojednán. Jsme před hlasováním na konci prvního čtení a já myslím, že i dnes, den před stávkou učitelů, máme výbornou příležitost ukázat, že jako Sněmovna považujeme tyto požadavky za oprávněné a že jsme připraveni například i v této věci příplatku za třídnictví... Připomínám kdo z vás byste, dámy a pánové, šli dělat třídního učitele za 30 korun na hodinu? A to bohužel tak dneska je, v tomto rozmezí se ty příplatky učitelů za třídnictví skutečně pohybují. Dovoluji si tedy požádat o pevné zařazení bodu č. 65, je to sněmovní tisk č. 159, novela zákoníku práce, která se dotýká nejenom příplatku za třídnictví, ale také příplatku za specializované činnosti ve školách, například se to týká logopedů, a požádám o zařazení tohoto tisku 159 dnes jako druhý bod odpoledního jednání pléna Poslanecké sněmovny. Myslím, že si to učitelé skutečně zaslouží, a věřím, že ten konsenzus tady napříč Poslaneckou sněmovnou, pokud se podívám na volební programy nás všech, najdeme. Děkuji.

Děkuji za pozornost. Ano, mám poznamenáno.

Pane poslanče, máte slovo. Prosím. Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já si dovoluji opětně navrhnout projednání bodu č. 68 schváleného pořadu schůze, to znamená sněmovní tisk 182, novela zákona o nemocenském pojištění, na dnešek na 18.30.

Tak, děkuji.

Já jenom čtu to, co tady mám.

A nyní tady mám zatím poslední písemnou přihlášku paní poslankyně Pekarová Adamová. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych vás chtěla požádat o předřazení bodů z prvních čtení. Totiž v souvislosti s tím, že budeme již snad konečně v tomto týdnu schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku, nad čímž panuje napříč spektrem vzácná shoda, tak myslím, že by bylo vhodné projednat i další ze souvisejících věcí, kterou jsme spolu s poslanci z KDUČSL a STAN předkládali už před více než rokem. Je to z toho důvodu, že tato novela, kterou jsme připravili, řeší zkrácené úvazky, a určitě všichni víme, že jedním z těch zásadních problémů rodin s malými dětmi je nejenom to, aby měly větší rodičovský příspěvek, ale i možnost třeba dříve se vrátit do zaměstnání na nějakou flexibilní formu, na nějakou jenom kratší pracovní dobu. Tento návrh právě takovéto úvazky významně podporuje, a proto si myslím, že když už se konečně dostáváme k finále ohledně rodičovského příspěvku, tak bychom mohli průběžně tím navázat na další podporu, kterou tyto rodiny významně ocení a uvítají.

Takže prosím, abychom bod č. 66, tedy tisk 162, předřadili jako první bod, myslím si, že k tomu nebude žádná velká debata, takže ani neohrozíme projednávání všech dalších bodů, v pátek jako první bod by to mohlo být velice rychle odbyté. Děkuji vám za podporu. Ano, poznamenal jsem si. Žádnou další žádost nevidím, takže přistoupíme k hlasování o návrzích.